Já nevím, jestli mám na tu minutu otevírat další bod. Pan předseda Faltýnek se hlásí s přednostním právem. Děkuji za slovo. Budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu z pořadu 35. schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tím jsme stanovený pořad 35. schůze Poslanecké sněmovny vyčerpali. Tímto tuto schůzi končím. Děkuji vám.